Nyní pan předseda Mihola.

Nyní máme před sebou písemné přihlášky.

Ano, vaše vláda obelhala voliče mnoha a mnoha sliby, které jste za dobu vašeho vládnutí nesplnili a už je ani do voleb nesplníte. Nadále se prohloubila hluboká politizace v oblasti práce soudů, státního zastupitelství a policie. Průběh a výsledky šetření významných kauz, jako například kauza OKD, naznačují buď slabou profesionalitu, anebo politické ovlivnění. Soudy pracují stále pomalu a rozsudky často budí otazníky. Ani ohledně valorizace důchodů vaše vláda nepřinesla žádné uspokojivé řešení a většina seniorů nadále žije na hranici nebo pod hranicí chudoby.

Pokračuje neprůhledný a složitý systém sociálních dávek, který umožňuje na jedné straně parazitování nepřizpůsobivých občanů, a na druhé straně chybí účinná podpora pracujících rodin s dětmi. Podpora pracujících rodin s více než jedním dítětem je přitom zcela zásadní pro stabilitu průběžně financovaného důchodového systému. Mladí lékaři odcházejí a veřejnost je velmi znepokojena pokračujícím ohrožením dostupnosti zdravotní péče. Například na adekvátní péči stomatologů mnoho občanů nedosáhne vůbec. Politika vlády a forma integrace Evropské unie je zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Nelegální imigrace a islamizace Evropy přinesly teror a je nutné se bránit odstraněním jeho příčin. Vláda po celou dobu svého působení přijímá natrvalo do České republiky migranty z islámských, arabských a afrických zemí, a ohrožuje tak bezpečnost občanů a sociální smír.

A ohledně bezpečnosti je neschopnost vlády snad nejmarkantnější.

Pokračujte. To naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, absolutně odmítá. A co se týče školství, tak poslední největší a nejdůležitější mezinárodní srovnávací testy PISA ukazují pokles výsledků českých žáků. Zjednodušeně řečeno, do školství jde sice více prostředků, ale výsledky se zhoršují. To jasně znamená, že kroky vlády ve školství jsou velmi špatné a neefektivní. Příkladem je vládou prosazená inkulze ve školství, proti které protestovala většina naší společnosti a samozřejmě i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD. Obelhali jste také živnostníky a podnikatele, když za vaší vlády neuvěřitelně narostla byrokracie. Zákon o referendu je tedy opravdu nutností. A není to jen v zájmu občanů nebo nás, v našem hnutí SPD, kteří prosazujeme demokracii. Je to přece i v zájmu vás, kteří demokracií opovrhujete. Alespoň před volbami se přece tváříte, že své sliby voličům myslíte vážně. Dámy a pánové, prosím, zkuste se alespoň trochu přemoci, a když už jste před třemi lety občanům zákon o referendu slíbili, a to dokonce v programovém prohlášení vlády, zkuste alespoň imitovat snahu, že svůj slib míníte dodržet.

Dobře, děkuji. To je jeden návrh. Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout mimořádný bod programu s názvem Diskuse nad možným zneužitím funkce ministra ČSSD. Jedná se o aktuální kauzu, kde zřejmě došlo k bezprecedentnímu zneužití funkce a státních peněz k předvolební propagandě ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem a ČSSD.

Doslova řekli, že chce být mučedníkem, ale to oni nepřipustí. Když tedy chce soud, tak ho bude mít. Bude odsouzený za prokázanou činnost, dostane přísný trest, ale pak dostane milost a bude vyhoštěný. To mi bylo takto vloni již oficiálně řečeno a mám na to také svědky. Proč to všechno říkám?

Chápu, že je před volbami. Nevím, proč bych měl předvolební kampaň panu Zaorálkovi platit i já nebo třeba i vy, vážené kolegyně a kolegové. Žádám tedy o zařazení tohoto mimořádného bodu na program schůze této Sněmovny, aby nám pan ministr Zaorálek přesně osvětlil své konání.

Jestli není omluven na zítra, tak prosím na zítra. Na dopoledne?

Až poté, dobře. Ještě počkejte. Paní poslankyně Lorencová má náhradní kartu číslo 31.

Ještě chvilku počkáme, až se uklidní pan ministr také.